Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, kteří souhlasí, 101 poslance.

Kdo je proti?

Tak ještě jednou.

Já rozumím panu kolegovi Bendovi. Já prosím souhlasím s tím, že hlasování je zmatečné, a poprosím pana místopředsedu, aby neurychloval jednání umělým způsobem. Ta situace, do které jsme se teď dostali, že teprve v průběhu hlasování nám říkáte, o čem hlasujeme, byla pro většinu sálu opravdu matoucí.